Děkuji, pane předsedající. Takže to je jedna věc.

Myslím si, že opět to zvýšit je velmi rozumné. Věřím, že by se nám to v Evropské unii povedlo vyjednat, pokud by se o to vláda skutečně snažila. Tolik tedy k této debatě.

Piráti mají za to, že zdanění práce v České republice je extrémně vysoké, a pokud tedy vláda zvyšuje daně, primárně spotřební daně, s čímž bychom a priori neměli problém, pokud jde o cigarety a alkohol, tak by měla využít tuto příležitost, kdy se jednorázově zvyšují příjmy státního rozpočtu, k tomu, aby zase zdanění práce snížila. Ostatně ono to ani nedává smysl, když Ministerstvo zdravotnictví argumentuje tím, že jde přece o to zdraví, o to, odradit lidi od toho, aby si kupovali ten tvrdý alkohol atd., tak v takovém případě je přece logické umožnit lidem koupit si ty produkty nezatížené spotřební daní právě tím, že jim snížíme zdanění práce. My jsme navrhli dvě varianty. Zvýšení slevy na poplatníka o 5 tisíc korun a zvýšení slevy na poplatníka o 2 tisíce korun.

Ten asi nejvíc do očí bijící je způsob zdanění rezerv pojišťoven, kde se vláda chystá zdanit i pojišťovny, i rezervy pojišťoven, které pojišťovnám nařizuje držet Česká národní banka. Mně prostě přijde absurdní, aby Česká národní banka donutila pojišťovny držet rezervy na určité výši, v rámci Evropské unie je tam dokonce nějaké minimum, které ale České národní bance nestačí, a aby následně přišlo Ministerstvo financí a řeklo: ty rezervy jsou přece moc velké, to vám musíme zdanit. Kolegové z ANO často argumentují tím, že pojišťovny jsou úplný unikát v tom, že nikdo jiný nemá technické rezervy zdaněné tímto způsobem, nebo resp. nezdaněné, nicméně přece je potřeba říct, že pojišťovny jsou unikátní tím způsobem podnikání. Ony přece právě pracují s rizikem a ty rezervy jsou právě na ty pojistné události.

Nesouhlasíme se zvýšením poplatků za vklad do katastru nemovitostí, nesouhlasíme se zdražením vytápění v bytech, v bytových domech, pokud máte plynovou kotelnu v rámci esvéjéčka. To už je avizováno, že se změní, aspoň nějaký posun strany směrem. Věříme, že projdou naše pozměňovací návrhy, které zlepší podmínky hráčů pokeru, aby mohli hrát poker za stejných podmínek jako jiní občané Evropské unie, i pro domácí vaření piva. To jsou spíš takové drobnosti. Vzhledem k tomu, že vláda se nechystá naše návrhy na snížení zdanění práce podpořit, tak rozhodně nepodpoříme zákon jako celek. My asi všichni v sále víme, že dneska se ten tisk nestihne projednat, a současně bohužel tento tisk blokuje projednání zásadní normy zvýšení rodičovského příspěvku.

Apeluji především na kolegy na levici, aby tento návrh podpořili, protože si myslím, že je zbytečné, abychom tady tři hodiny strávili tím, že kolegové zprava budou říkat racionální argumenty proti tomuto tisku a my vůbec nic nestihneme.

Takže prosím o podporu tohoto návrhu.

Odhlásil jsem vás, požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Budeme pokračovat, a to faktickou poznámkou pana ministra Zaorálka. Ale toho nevidím, tak jeho přihláška propadá.

Máte slovo, pane poslanče.